Teď jak jsem vyjmenovala ty paragrafy, tak se to týká prvního stupně základních škol, druhého stupně základních škol, středních škol, základních uměleckých škol, ale tito absolventi najdou uplatnění i ve volnočasových aktivitách, tzn. třeba v domech dětí a mládeže atd., tak všude jsem si vlastně dovolila vložit v podstatě větu, která říká, že kvalifikovaný je také učitel předmětu uměleckého zaměření, který získá odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění a studijního oboru uměleckopedagogického zaměření. A potom v podrobné rozpravě si dovolím přihlásit se k tomuto pozměňovacímu návrhu.

Děkuji za pozornost.

Vážená paní předsedající, paní ministryně, já si dovolím položit otázku spíše statistickou a týkající se možná v druhém čtení pro garanční výbor zajímavou, každopádně pro mě určitě. Jedná se o to, že toto řetězení pracovních smluv bylo silně medializováno jako negativní jev, a neznám zřizovatele, který by to bral jako standardní postup svého vztahu jako zřizovatel vůči řediteli školy. Ptám se proto, jak statisticky významná skupina takovéhoto řetězení je. Týká se to soukromých zřizovatelů, nebo obecních zřizovatelů, krajských zřizovatelů těchto vzdělávacích institucí? Pokud by se to mělo týkat, řekněme, zřizovatelů obecních nebo krajských, asi existují seznamy, která města, které obce takhle postupují. Protože z jedné strany tady slýcháme o obrovské zodpovědnosti starostů a mnohokrát jsme tady přesvědčováni, že ti starostové přece vědí nejlépe a nejlépe se chovají ke svému spravování té obce, a z druhé strany proti jasnému amorálnímu jednání nevystupují, popř. ho tolerují ve svých obcích. Děkuji a poprosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou, připraví se pan poslanec Zlatuška . Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji.

411. Já si myslím, že tyto počty hovoří samy o sobě, že to jsou počty, které jsou varující, a měli bychom se touto otázkou o pravdu vážně zaobírat.

Proto bych byla velice ráda, kdybychom o tom jednali věcně, aby co nejrychleji tento zákon vešel v účinnost. Prosím, máte slovo. Chtěl bych opakovat to, co už jsem říkal jak na výboru, tak při prvním čtení. Když mě oslovily odbory s tím, abych tento zákon podpořil, tak jsem se zeptal, kolik mají povědomí o tom, že se to týká učitelů. Nemají žádné povědomí o tom a nemají žádné údaje, kolika učitelů se to týká. Co se týká těch dat, která zde říkala paní poslankyně Semelová, pokud si náhodou dávají absolventi škol na úřad práce své žádosti o místo, tak to také vysvětluje ten nárůst před prázdninami.

Děkuji, a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Putnovou s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, dámy a pánové, když minulé vedení Ministerstva školství avizovalo, že připravuje tuto novelu, dali jsme jasně najevo, že ji podpoříme. Chtěli jsme ji podpořit, aby bylo jasné, na straně koho stojíme v tomto sporu učitelé versus ředitelé. Chtěli jsme, aby bylo jasné, že tato nemravná praxe, která se už řadu let v českém školství praktikuje, je nepřijatelná a že vítáme způsob, jak toto ukončit.

Je mně líto, paní ministryně, že svoji premiéru v Poslanecké sněmovně musíte mít u novely zákona, který je ovšem podle mého soudu zbytný. Z té rozsáhlé diskuse, kterou jsme vedli na školském výboru, jednoznačně vyplývalo, že řada zkušených ředitelů škol považuje propouštění učitelů na prázdniny za manažerské selhání. Je to nemravná praxe a je to selhání ředitelů. Z diskuse, kterou jsme tam také vedli, se úplně vytratili zřizovatelé. A já jsem přesvědčena, že je to také chyba komunikační, která jde na vrub Ministerstva školství v minulém období nejenom v tom posledním, je to dlouhodobější záležitost. Jak je možné, že starostové obcí se nezajímají o to, že jejich děti budou učit učitelé, kteří jsou jako žoldáci najímaní od podzimu do jara? Kde jsou školské rady, kde jsou odbory, metodika Ministerstva školství? To přece jsou všechno nástroje, které měly být použity předtím, než se využije nástroj nejsilnější, a to zákon. Domnívám se, že Ministerstvo školství si situaci zjednodušilo.

Jsem přesvědčena, že bychom neměli všechny nešvary ve školství řešit novelou zákona. Ne proto, že bych se práce bála, ale pokud by tomu tak bylo, tak si, dámy a pánové, musíme vyhrnout rukávy a čeká nás skutečně hodně práce. Na druhou stranu nechtěla bych žít v zemi, kde všechna rozhodnutí a všechny naše kroky bude korigovat a bude určovat zákon.